Víme, že ne vždycky se podaří všechny dohody dodržet úplně detailně, že se může stát, že přijdou nějaké objektivní příčiny k jejich nedodržení. Tady vidím především subjektivní příčiny a možná i trošku nesoulad nejen mezi koalicí a opozicí, ale možná třeba i v koalici. Já nebudu tak tvrdý jako byl pan kolega Černoch. Ale přece jenom hladinu je třeba uklidnit, prosím tedy, abychom dostali šanci si to, co se tady stalo, v poslaneckém klubu KSČM srovnat v hlavách, a na to potřebuji čtvrthodinovou přestávku, o kterou teď momentálně žádám.

Končím tímto třicátou... Omlouvám se.